Já si myslím, a znovu to opakuji, že bezpečnost je jedna z nejdůležitějších věcí, a kam by v tuto chvíli především měly směřovat finanční prostředky, je právě na bezpečnost obyvatelstva, na zajištění bezpečnosti České republiky, kterou nám, znovu opakuji, můžou zajistit právě složky integrovaného záchranného systému, a proto tam by měly především směřovat finanční prostředky. Proto vyzývám z tohoto místa pana ministra financí, aby podpořil pozměňovací návrhy, které jsme předložili, a jsou to prakticky dva pozměňovací návrhy. Ten první pozměňovací návrh se právě dotýká policistů a hasičů.

Proto bych byla velmi ráda, kdyby se pozměňovací návrh pro policisty, kterým se navýšilo od 1. 9. a kteří si to zaslouží, i hasiči v civilu, tak aby nejenom se jim to schválilo, ale aby k tomu dostali i ty finanční prostředky. Znovu říkám, že ta částka není v rámci velkého našeho rozpočtu a na to, co se předkládá, si myslím, že není určitě velká, ale myslím si, že ti lidé si to zaslouží.

Oni si to za to, co dělají, nezaslouží?

Já znovu říkám, že budu určitě velmi bedlivě sledovat ta stanoviska, a moc bych si přála, aby pan ministr financí některý z pozměňovacích návrhů opozice, které jsou pro lidi, které jsou pro bezpečnost naší země, aby tyto návrhy podpořil. Děkuji vám za pozornost. S faktickou poznámkou pan ministr.

To je bez debaty.

Děkuji za slovo. Pane ministře, ano, od 1. 9. se navýšily platy o 10 %, ale finanční prostředky si budou muset vzít z jiné kolonky nenárokových složek, oni více finančních prostředků nedostali. Nedostal je nikdo, vždyť máme zpětnou vazbu od všech.

Takže si to vezmou z nenárokových složek. Já si myslím, že tohle se za minulé vlády nikdy nestalo, a kdyby se to stalo, tak byste tady také stál a také byste říkal, že to není možné.

Prosím, pane ministře, vaše dvě minuty.

Já tomu rozumím.

Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo, vážený pane předsedající, já jenom v krátkosti.

To znamená, abychom pokračovali i nadále v masivním zadlužování státu.

Já se tady nechci zabývat tím, jak rychle nám rostou povinné výdaje státu, jak to není možné ufinancovat.

Ano, to je ten úsporný tarif, o kterém tvrdil pan ministr Síkela, že půl roku na něm pracovalo 60 expertů. Výsledek?